Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, jsme ve třetím čtení.

Já vůbec nezpochybňuji to, co tady bylo řečeno u tohoto mikrofonu. Bohužel délka těch projevů a detaily většinu kolegů z tohoto sálu vyhnaly a budou se stejně řídit těmi, kteří budou, jak se říká lidově, zdvihat ruku pro ostatní. Ale kolegové z Pirátské strany, předpokládám, asi ví, proč tak dlouho vystupovali a proč své návrhy tak dlouho projednávali před tímto plénem.

Dneska již investice do obnovitelných zdrojů nejsou investice fandů obnovitelných zdrojů, ale je to čistokrevný byznys. Je to čistokrevný byznys finančních skupin, které na trhu hledají zajímavé dotované tituly a ty podporují. Čili se stane to, že přijde člověk, který řekne: Mám pozemky, mám prostory, možnosti, chtěl bych něco takového provozovat a mám v úmyslu postavit a teď střelím nějak svislou fotovoltaiku, a přijde do banky, protože ty prostředky nemá.

Tak tady tyto historické věci budou zpoplatněny tímto a dojde k narovnání tohoto postupu.

Ale nebudu v tomto bodě napadat proceduru, protože si vážím práce zpravodaje a neměl to v tomto případě jednoduché. Pouze chci na to upozornit, že procedura v této věci je trošičku nelogická, protože pevně věřím, že projde můj pozměňovací návrh na nejvyšší zdanění tady tohoto.

To je to výnosové procento, které si myslím, bude ještě diskutabilní. Já bych možná dal akorát na zvážení potom zpravodaji, kdyby mělo dojít k tomu, že nakonec vlastně nebude možnost, že by ten zákon byl přijat jako celek, abychom zkusili ještě vyvolat nějaké dohadovací řízení nebo něco takového.

Ale co jsem chtěl upozornit, o co bych vás, kolegyně a kolegové, opravdu požádal, abyste věnovali pozornost druhému mému pozměňovacímu návrhu.

Chceme snížit ceny pohonných hmot pro občany? Potom donuťme prodejce pohonných hmot zveřejnit aktuální ceny paliv na jejich čerpacích stanicích. Je to absolutně tržní řešení, které když uplatníme, tak si občan bude moci vybrat, pokud má zájem ušetřit, kde mají to palivo nejlevnější.

Když se díváte na nárůst cen, tak za pět minut potom, co v televizi se řekne, že se zvedla cena vstupů, již všechny pumpy zdraží, protože přece oprávněně.